Mně osobně vůbec nevadí, jestli bude investiční pobídky schvalovat vláda, ministerstvo, mezirezortní komise nebo nějaký jiný kolektivní orgán. To mi také vůbec nevadí, ale chtěl bych, aby, když už pro naše postižené regiony nebude podpora na montovny a abyste mě špatně nechápali, nepléduju za to, aby u nás vznikaly montovny, budu rád, když u nás budou také vznikat závody s vysokou přidanou hodnotou nebo závody s inovativním průmyslem ale myslím si, že bychom také měli myslet na to, že právě máme regiony, které zaostávají za ostatními v naší zemi. Dneska je to Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský region, ale zítra to může být region úplně jiný, a měli bychom myslet na to, že bychom si měli udržet nějaký nástroj na podporu těmto regionům. Ano, dáváme na jedné straně dotaci, nejenom my, ale i Evropská unie. Koneckonců i v tom plánovacím období, které teď běží, měla být původně vyšší podpora právě pro strukturálně postižené regiony. Neděje se, tak máme jenom speciální dotační programy, což je samozřejmě něco jiného, ale myslím si, že je klíčové právě pro naše regiony dát lidem kvalifikovanou a dobře ohodnocenou práci. Proto jsem se chtěl zeptat závěrem svého projevu pana ministra, jestli bude i nadále zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. Opravdu mi nejde o Karlovarský, ze kterého jsem, nebo Ústecký nebo Moravskoslezský kraj. Jde mi obecně o to, jestli si chcete zachovat nástroj na to, aby pro strukturálně postižené regiony byla právě v takovémto klíčovém nástroji, který vláda České republiky má k dispozici, to znamená v investičních pobídkách možnost, jak je zvýhodnit, jak je preferovat a jak investorům ukázat a nalákat je právě tam, kde je nějaký problém, který je v obecném zájmu vyřešit.

Možná to základní východisko, ze kterého musíme protože ani členové ODS nežijí ve vzduchoprázdnu ze kterého musíme vycházet. Zákonem jsou upraveny od roku 2000. Investiční pobídky nežije naše země ve vzduchoprázdnu jsou poskytovány napříč Evropou, tak asi musíme s tímto stavem nějakým způsobem pracovat. Pokud musíme s investičními pobídkami pracovat, protože nás k nim prostě nutí realita, ekonomická realita Evropy, ekonomická realita světa, tak pak je, prosím, čiňme byrokraticky co nejméně náročné, a pokud možno co nejrychlejší a co nejvstřícnější, a zdůrazňuju, co nejtransparentnější pro investory. A tomu jde návrh ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu naproti, řeknu to úplně jasně. Kdo jste si ho četl, tak můžete potvrdit má slova. Za prvé, k transparentnosti rozhodování o investičních pobídkách. To co zákon jako jednu ze svých nosných linek dělá, že škrtá změnu, která byla vnesena do procesu poskytování investičních pobídek v roce 2019 za předchozí vlády, to znamená, škrtá politické rozhodování o investiční pobídce. A teď s velkou úctou ke kolegům z vás, opozice, v řadě vašich vystoupení, vzpomeňme si na debatu o služebním zákonu, jste tolikrát vzývali, že pro transparentnost procesu v této zemi má probíhat odborné, nikoliv politické rozhodování. A to, co dělá tento zákon, je, že z procesu poskytování investičních pobídek škrtá politické rozhodování, které nemělo stanovena žádná objektivní kritéria. Naproti tomu tento zákon se vrací k tomu, že rozhodování o investičních pobídkách bude správním, nebo vrací se k procesu správního rozhodování, analogickému třeba rozhodování o dotacích, což je přece velmi řekněme podobný segment výkonu veřejné moci. Investiční pobídky, už to tady padlo od kolegů, nejsou ničím jiným než jinou formou dotace. Takže z mého pohledu, pokud tady od kolegů z opozice slyším, že návrh zákona směřuje třeba k nižší transparentnosti, že směřuje ke zhoršení toho procesu, tak do správního řízení nikdo, ani na ministerstvech jako ústředních orgánech státní správy, nesmí nikdo politicky zasahovat, takže naopak tato novela škrtá politické rozhodování, nepředvídatelné politické rozhodování, a vrací se k čistě správnímu rozhodování.

To je první věc. Druhá věc, myslím si, že se věci mají v České republice sjednocovat. Kdo fungujete nebo jste fungovali v ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace, kdo fungujete na obcích a krajích, které poskytují dotace podle malých rozpočtových pravidel, dobře víte, že v těchto typech řízení podle velkých nebo malých rozpočtových pravidel neexistuje v zásadě možnost odvolání, jinými slovy, to řízení není tradičně dvoustupňové jako jiná správní řízení. V zásadě se tam můžete bránit pouze napadením řekněme formálních procesních pravidel, nikoliv meritorně.

Ke zvýhodnění strukturálně postižených regionů já ze strukturálně postiženého regionu nejsem, ale uznávám, že jsou v České republice zcela objektivně regiony, které jsou na tom strukturálně hůř.

Maximální přípustná výše veřejné podpory pro investiční akce realizované v regionu soudržnosti: Moravskoslezsko 30 %, Střední Morava 30 %, Severovýchod 30 %, Severozápad 40 %, z toho opačného spektra Praha 0, nebo pražský region 0, takže to je to srovnání, když tady padaly informace o tom, že strukturálně postižené regiony nemají v současném systému investičních pobídek žádné zvýhodnění.